Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

Já zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

Hlasování s pořadovým číslem 85, bylo přihlášeno 186 poslanců, pro hlasovalo 85, proti 85. Návrh byl zamítnut. Já zahajuji hlasování.

Hlasování s pořadovým číslem 86, bylo přihlášeno 186 poslanců, pro hlasovalo 20, proti 99. Návrh byl zamítnut.

Hlasování s pořadovým číslem 87, bylo přihlášeno 186 poslanců, pro hlasovalo 86, proti 92. Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování s pořadovým číslem 89, bylo přihlášeno 186 poslanců, pro hlasovalo 85, proti 85. Návrh byl zamítnut.

Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování s pořadovým číslem 90, bylo přihlášeno 184 poslanců, pro hlasovalo 19, proti 127. Návrh byl zamítnut.

Návrh byl přijat. Omyl. A pan poslanec Kučera.

Uvádím to pouze pro stenozáznam. Hlasování nezpochybňuji. Nezpochybňujete hlasování, děkuji. Ještě někdo k hlasování? Není tomu tak. Já se zeptám pana zpravodaje, zda můžeme konstatovat to, že bylo hlasováno o všech pozměňujících návrzích. Ano, pane předsedající. Ano, přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.